Navíc tímto stanoviskem byl nahrazen řádný legislativní proces. Jak jsem již říkala, předchozí vláda byla napadána za to, že jejich legislativa byla přijata vládou třeba pouze s nějakým stanoviskem a neprošla řádným legislativním procesem, a byla napadána tím, že vznikaly takzvané paskvily. Ve své podstatě toto je obdobou. Předseda Legislativní rady vlády udělil sám sobě výjimku a tento sněmovní tisk nebyl projednán v komisích ani na plénu Legislativní rady vlády, přestože bylo vládou deklarováno a osobně panem Šalomounem veřejně i v médiích, že všechny postupy budou řádně dodrženy.

Ta má být podle předchozích ustanovení k novému stavebnímu zákonu § 312 až § 315 postupně naplňována, a není. V důvodové zprávě se dokonce píše, že cílíte na zrušení či částečné odložení vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, a zejména krajských stavebních úřadů. Vaší povinností je ale naplňovat zákon a postupovat v souladu se zákonem.

Předseda měl předložit systemizaci na Ministerstvo vnitra a měli jste nárokovat rozpočet.

Že je to běžná praxe? Že je to sice retroaktivita, ale ve prospěch adresátů normy?

Kam přejdou? Kdo je bude financovat?

Děkuji. Já jsem zagongoval, aby se mohli dostavit do sálu poslanci.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ještě se hlásí paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Myslím si, že jsem skutečně rozuměla správně, že tady bylo řečeno jiné jméno, než jak se ministr skutečně jmenuje.

Já bych tady chtěla reagovat na paní předsedkyni Poslanecké sněmovny. Kdyby mě poslouchala pořádně, tak by věděla, že jsem řekla Šalomouna. Tak myslím, že tušíme, o jakém ministrovi chceme mluvit. S dalším alternativním návrhem paní předsedkyně, protože měli bychom o proceduře hlasovat. Máte pocit, že je nehlasovatelný? Tak k hlasování můžete, paní předsedkyně.

Pan předseda Výborný. Ne, zcela vážně. Známe se s paní předsedkyní. Takže já upravuji znění.

Vnímám žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Počet poslanců se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 79, bylo přihlášeno 149 poslanců, pro hlasovalo 10, proti 39. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu paní poslankyně Peštové, která navrhuje přerušit bod do příchodu pana ministra pro legislativu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Hlasování číslo 80, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 67, proti 83. Ani tento návrh nebyl přijat. My tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen v pořadí pan poslanec Marek Novák. Pane poslanče, prosím.

Vydržte, pane poslanče. Musíme chvilku počkat, aby se poslanci uklidnili.

Dejme prostor těm, kteří chtějí odejít. Tak děkuju pěkně za zklidnění.